Děkuji. Vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí do rozpravy, končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Omlouvám se, závěrečná slova. Pan ministr. Nebudu říkat závěrečné slovo, jen jsem si vzpomněl, že jsem jednu věc nezodpověděl. Mám jednoho, abych to zodpověděl.

Ale už na tom pracujeme a jsme schopni to udělat. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nyní tedy přistoupíme k návrhům přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ano, vidím přihlášku pana poslance Klána a potom pana poslance Bendla. Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan poslanec Bendl. Jsem přesvědčený o tom, že se má tomuto tématu věnovat i výbor zahraniční. Ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 20, přihlášeno 149 přítomných, pro 59, proti 64. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Bendla o přikázání zahraničnímu výboru.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto zákona.